Místo pana ministra průmyslu a obchodu uvede pan ministr zahraničních věcí. Dovolte mi, vážené kolegyně a kolegové, abych vám představil návrh, kterým se předkládají Parlamentu k vyslovení souhlasu Akta Světové poštovní unie. Pravidla styku jsou upravena mnohostrannými smluvními dokumenty, které se dohromady nazývají právě Akta unie. Ta stanoví podmínky výměny listovních zásilek, balíků, poštovních poukázek. Tím praktickým pověřováním a naplňováním obsahu Akt je u nás pověřena Česká pošta na základě zákona o poštovních službách, který ukládá držiteli poštovní licence zajišťovat i mezinárodní poštovní služby v souladu s Akty Světové poštovní unie.

To je materiál, který máte k dispozici. Dovoluji si vás požádat, abyste tyto smlouvy propustili do dalšího projednávání a ve druhém čtení pak vyslovili souhlas s ratifikací. Toť vše. Děkuji, pane ministře. Děkuji za slovo. Opět budu velice krátký. Tady v této věci pouze upozorním, že náš podíl činí 6 milionů korun z 870 milionů korun provozních nákladů této organizace. Takže je nutno vyjednávat i tyto mezinárodní vztahy. Děkuji, pane zpravodaji. V tom případě budeme hlasovat o přikázání výborům. Organizační výbor navrhl přikázat k projednání zahraničnímu výboru. Jiný návrh neregistruji.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat. Tisk byl přikázán zahraničnímu výboru a končím jeho projednávání. Upozorňuji, že pan předseda vlády hlasuje s náhradní kartou číslo 22.